Nastavujeme metodické řízení nemocnic ze strany ministerstva. A ty všechny kauzy, které byly, jak Homolka, Bulovka, Ostrava atd., jsou všeobecně známé a jediný asi problém náš je, že nemáme dostatečnou kapacitu kontrolních orgánů, abychom ještě více zkontrolovali všechny ty nemocnice, které má Ministerstvo zdravotnictví ve správě.

Já si myslím, že to je na dobré cestě, abychom našli dodatečné zdroje na financování zdravotnictví, hlavně pro navýšení platů sester a lékařů, a nejenom čekali na odvody zdravotního pojištění nebo na peníze ze státního rozpočtu za státní pojištěnce. Děkuji. Přeje si pan poslanec, nepřeje? Takže tato interpelace byla touto odpovědí ukončena. Připraví se paní poslankyně Malá. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane premiére, já bych se ráda zeptala na věc, která je de facto organizační. Současně souvisí s těmi tématy, která jste zodpovídal před chvílí. A sice, týká se neziskové organizace. Týká se přesně oblasti, kde stát není schopen zajistit určitou službu. A týká se udržitelného financování sítě potravinových bank.

I to je totiž u nás potřeba. Zhruba pro 110 tis. osob v současné době zajišťují koncovou podporu potravinami, které by se jinak vyhodily.

Proč je to i ekonomicky velice smysluplné, je to, že za likvidaci těch potravin obchody stejně platí.

Děkuji. Slovo má pan předseda vlády.

Prosím, máte slovo. Děkuji za dotaz. Vážená paní poslankyně, já s vámi souhlasím, že je to problém, který musíme vyřešit.

V této novele je uložena povinnost nabídnout tzv. neprodejné potraviny všem obchodníkům, kteří mají své provozovny nad 400 metrů čtverečních.

Já se osobně o tento problém zajímám a řeším ho. Ten problém vidím ve dvou rovinách. A systémová musíme zajistit systém, který bude ve střednědobém horizontu pro potravinové banky stabilní, předvídaný a bude umožňovat kontrolu státu, jak jsou veřejné prostředky vynakládány.

Potravinové banky tak v podstatě nemají žádné příjmy kromě dotací a příspěvků. Takže my ten problém chceme řešit. Je to důležité.

Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně Richterová položí doplňující otázku. Já jsem ráda, že bude schůzka. Vím, že se, pane premiére, snažíte tu situaci řešit.

Děkuji. Pan předseda odpoví. Určitě mám a myslím si, že by to mělo být Ministerstvo zemědělství. Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Taťána Malá. Připraví se pan poslanec Valenta. Prosím, paní poslankyně. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové. Zajímalo by mě, jak bude vláda a především Ministerstvo spravedlnosti řešit problematiku tzv. nesoudcovských pracovníků, kdy bohužel vzhledem k výši platů těchto pracovníků dochází k nadměrné fluktuaci a vznikají tak problémy v činnosti soudů.

Myslím, že to je velmi důležité téma, a jistě by stálo za to věnovat mu pozornost.